Velice prosím, kolegyně a kolegové, kdo potřebujete, přeneste svoji diskusi do předsálí. Paní ministryně nemá zajištěno důstojné prostředí. Opravdu prosím, opusťte sál. Prosím, paní ministryně. Návrh nového mandátu vychází ze zahraničněpolitických a bezpečnostních priorit České republiky, které jsou výrazně ovlivněny ruskou agresí na Ukrajině.

Od letošního dubna je Česká republika vedoucí zemí mnohonárodního bojového uskupení NATO na Slovensku, čímž výrazně navyšujeme náš dosavadní příspěvek do obdobných aliančních uskupení v Litvě a Lotyšsku. Novou položkou je ochrana našich diplomatických zájmů na Ukrajině v podobě ochranného týmu pro zastupitelský úřad České republiky. Co se týče ostatních zahraničních operací, ve většině z nich budeme pokračovat ve stejném rozsahu jako doposud.

Předkládaný návrh neobsahuje pokračování našeho vojenského angažmá i Iráku a ve výcvikové misi EU v Mali. Politická situace v těchto zemích je problematická a obtížně předvídatelná.

Situaci průběžně analyzujeme a těchto unijních diskusí se aktivně účastníme.

Součástí předkládaného návrhu je také pobyt ozbrojených sil států NATO na území České republiky. V rámci posilování společné alianční obrany totiž bude docházet k potřebě zajistit krátkodobou přítomnost jednotek spojeneckých států na území České republiky i nad rámec běžných přesunů a cvičení. Může se jednat například o krátkodobý pobyt v souvislosti s přelety a průjezdy přes naše území či o vytvoření logistického zázemí pro působení spojeneckých sil podél východní hranice Aliance. Tuto případnou krátkodobou spojeneckou přítomnost na území ČR navrhujeme v počtu maximálně do 800 osob. Tento pobyt na území ČR v žádném případě neznamená mandát pro trvalý pobyt ozbrojených sil členských států Aliance na našem území ani pro zřízení jejich vojenských základen. Z právního hlediska jsou všechny navrhované zahraniční operace v souladu s mezinárodním právem. Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je výrazem ochoty a připravenosti České republiky nadále aktivně přispívat k zajišťování mezinárodní bezpečnosti. To činí z České republiky zodpovědného a respektovaného spojence a partnera, který působí v misích a operacích NATO, Evropské unie, OSN a v dalších uskupeních. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní ministryně. Ne, nemá zájem.

Prosím, pane zpravodaji, abyste nás informoval o jednání výboru a abyste přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Nějakým způsobem shrnutí: jak bylo řečeno paní ministryní, jedná se politickobezpečnostní situaci a plnění našich spojeneckých závazků.

Musíme řešit ale nejenom Ukrajinu, ale i též západní Balkán.

U těchto protiteroristických misí musíme myslet na bezpečnost a také na to, jak předcházet migračním vlnám.

Rezort Ministerstva obrany disponuje dostatečnými kapacitami jak pro zajištění spojeneckých i domácích závazků, tak pro řešení neočekávaných situací.

Děkuji vám, pane zpravodaji. Já tedy tímto zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Radovan Vích písemně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zde přednesl stanovisko hnutí Svoboda a přímá demokracie k tomuto bodu. V předloženém materiálu nevidíme problém v zahraničních operacích nebo misích pod mandátem Rady bezpečnosti OSN, jako je působení zástupců Armády České republiky na Sinaji, na Golanských výšinách nebo na místech, kde stále hrozí eskalace lokálního konfliktu, jako je třeba Kosovo nebo Bosna a Hercegovina. Problém nemáme ani s vysláním našich vojáků na Slovensko na základě žádosti Slovenska.